Ne, to si myslím, že sem vůbec nepatří.

Není to pro všechny, nejsou to všichni.

Toto se týká jenom určité části, tak to aspoň používejte přesně, protože pak se pod to jakoby něco schová. Třetí poznámka průzkumy veřejného mínění. Dost často se argumentuje, a chodí mi ty dotazy na mail a na sociálních sítích, že většina populace s tím souhlasí.

Budeme se tedy řídit průzkumy?

Měl jsem připraven návrh, který tu srovnávací tabulku, která byla v důvodové zprávě, tak ji dorovnává tak, že se všechna ta práva narovnají všechna.

Tudíž narovnání těch práv.

Já jsem zaznamenal, že se tady připravuje možná, nevím nějaký pozměňovací návrh, tak je klidně možné, že se tedy po třech letech zase dobereme k tomu, co jsem tady říkal už před těmi třemi lety.

To znamená, uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet.

Proto říkám, že mě mrzí, že tady není víc lidí v sále.

Takže jsem rád, že to tady probíráme, předpokládám, že to projde do druhého čtení. To si myslím, že by bylo v pořádku, protože tam je příležitost případně načíst pozměňovací návrhy, a tak se ukáže, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A dopředu férově říkám, že když to bude pak ve třetím čtení, tak to v této podobě nepodpořím.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové.

Tak si myslím, že to je trošku jiná že se nejedná o daně, že je to poněkud trochu jiná věc.